Faktická poznámka pana poslance Kolovratníka. Uznávám to a beru. Pokusím se tedy vejít v té reakci do dvou minut.

No, abychom drželi tu definici. Není komplexní. Takže určitě formalisticky nebudu trvat na tomto slově. A tím snad to vysvětlení, že nemusíme pak hlídat tu proceduru. Vnímám i tu námitku, že říkám protimluv. Ta prosba asi vyplývá z toho, že jsem byl v tom procesu. Kdokoliv z kolegů, ať tedy koaličních, nebo opozičních, přišel se svým nápadem, se svým návrhem teď během těch posledních měsíců, prosince, ledna, tak jsme se to právě snažili odpracovat a vykomunikovat mezi jednotlivými ministerstvy. My jsme opravdu seděli se všemi rezorty na několikrát. Ta prosba směřovala k tomu, že teď je hotovo. Jsme v nějaké fázi. Já neříkám, že to je sto procent. Někam jsme se dostali. Našli jsme, řeknu, maximální možnou shodu, maximální možnou míru shody.

A k tomu vysvětlení, co je dobré, co v tom není dobré. Co my si myslíme, že je pozitivní. Samozřejmě není problém se do té debaty pustit tady na plénu, ale já za sebe jsem větším příznivcem práce v těch výborech. Tam se domluvíme.

Za to bych se tedy přimlouval víc, za tu práci ve výborech. Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Stanjury. Tak já jsem si myslel, že jenom velký a ne komplexní a děkuji za to vysvětlení. Není to tak. Co my, kteří jsme v jiných výborech a rádi bychom to slyšeli a rádi bychom se rozhodli na základě debaty, jestli to podpoříme, nebo ne?

Nic proti tomu. Dneska, teď. Tak kam spěcháme? Tak zkuste nám to říct. Nic jiného udělat v této chvíli nemůžu. Pak už budeme jenom hlasovat. Pak už bude pozdě. Já vám také děkuji. V tento moment neeviduji žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Jeli tomu tak, v tom případě obecnou rozpravu končím. Prosím, paní ministryně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A tam myslím, že jsme opravdu všechno vysvětlovali do detailů. Rezorty tam byly zastoupeny. K tomu velkému pozměňovacímu návrhu. Tam těch změn je hodně.

A v tuto chvíli jsme se shodli na některých principech. Ne na všech. To jsem sdělovala na začátku. S tím nesouhlasíme, ale na dalších částech tam by měla být shoda. Já vám také děkuji. První vystoupí pan poslanec Matěj Fichtner. Připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Dámy a pánové, děkuji za slovo. Dámy a pánové, dobrý večer. Dovoluji si v podrobné rozpravě se přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem vložil do systému. Možná nějaký obecný úvod k tomu.

Tolik tedy obecný úvod. A dovolte, abych tedy načetl jednotlivé pozměňovací návrhy. Potom ten poslední pozměňovací návrh, který budu načítat, tak prosím pana zpravodaje, aby mi věnoval trošičku pozornosti u toho, protože tam bude rozdíl oproti tomu textu, který je uložen v systému.